Já pevně věřím, že vám to není lhostejné a že skutečně si uvědomujeme, jaká rizika tady teď panují. Postupně nám uzavírají jednotlivé země své hranice.

Samozřejmě cestovní kanceláře a celou řadu dalších.

Lidé se už ztrácejí v tom, co platí za opatření, je v tom skutečně chaos a zmatek, to neustává, ale vláda se není schopna shodnout ani na takové banální věci, jako je aktivace Ústředního krizového štábu. Proto chci apelovat zejména na sociální demokraty my vás v některých těch vašich návrzích rádi podpoříme, i my vnímáme nutnost zřídit, nebo znovu aktivovat Ústřední krizový štáb pojďte tedy dnes zařadit ten bod, ať o tom můžeme vést diskusi a ať můžeme přesvědčit i ty kolegy z vaší vlády, kteří to takto zatím nevidí. Máme celou řadu konkrétních otázek.

Chceme znát informace, které se týkají tedy i plánovaného takzvaného sebetrasování nebo sebereportování. Chceme vědět, jak se stavíte k oblasti právě zapojení i dalších složek, jako je třeba Policie ČR, právě do této činnosti a celé řady dalších.

Myslím, že to je základní požadavek, který, pokud nejsme úplní ignoranti, tak vnímáme, že je nutný. Chceme, aby byly ochráněny rizikové skupiny a aby byly dostupné opravdu kvalitní roušky. Chceme, aby byli zapojeni mnohem víc. A také jsme kladli konkrétní požadavky na to, abychom byli připraveni na situaci, kdy už bude dostupná vakcína. Je potřeba změnit legislativu. Chceme vědět, jestli ministerstvo na tom pracuje, v jaké fázi se tyto věci mají. Kapacita testování neustále zmiňovaný problém. Pokud jste se včera večer chtěli objednat tady v Praze na odběr, jako běžný občan jste měli šanci až v pátek tohoto týdne. Pokud máte příznaky, pokud jste ten, kdo opravdu potřebuje, tak je to velice dlouhá doba. Všichni vidíme, že ten současný přístup vlády, většiny jejích členů, je buď strkání hlavy do písku, nebo přenášení odpovědnosti na druhé.

Já věřím tomu, že vám všem záleží na tom, aby se to nevymklo kontrole ještě víc, než už to je, pokud se to ještě dá vůbec pod tu kontrolu znovu získat. Proto první bod hned po tom senátním bodu, který tady dnes máme a ještě jednou apeluji, vládo, prober se, my máme návrhy konkrétních řešení, my jsme je představili, chceme o nich diskutovat a chceme, aby začala být hlavně realizována. Nepotřebujeme si někde plácat po ramenou k autorství, my chceme jenom, abyste to zkopírovali a aby to už konečně fungovalo.

Ten důvod je jednoduchý.

Podle nového znění této vyhlášky by přišly o možnost se dále vzdělávat.

Tak aby měl příležitost se na to připravit a dostavit se na to jednání, tak prosím, aby to bylo v pátek, první bod našeho jednání.

Ale šetřit zrovna na tomto místě nepovažujeme vůbec za správné. Takže prosím, abychom to vzali v potaz a abychom se tím zabývali a nenechali tyto děti a jejich rodiče a učitele ve školách na holičkách. Já vám děkuji, a děkuji za písemný podklad, usnadňuje to moji práci. Jako další poprosím s přednostním právem pan předseda Marian Jurečka. Děkuji, vážený pane předsedo.

Co se změnilo v oblasti legislativy?